Tento návrh zákona je fakticky jednoduchý, myšleno jako v legislativním slova smyslu. K dotazu pana doktora Brázdila. Říkám jednoznačně, předložilli by někdo návrh na zvýšení koncesionářských poplatků, tak já ho nepodpořím. Já to říkám dlouhodobě, měsíce. I přesto, že se jedná o malé částky, tak není v tuto chvíli podle mě prostor pro to, aby se koncesionářské poplatky zvedaly.

Protože to bude tak obrovský výpadek příjmů.

Prostě my si komplikujeme cestu.

Teď jste poslanec a předseda volebního výboru za hnutí ANO. Tak říkejte jasně, co žádá vaše hnutí, a já to tady budu komentovat. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně kolegové, tak já tady nebudu reagovat na ty připomínky k novele zákona o České televizi.

A pokud to tak nebude, tak končí prostě tento svět. Tady padlo o zdražování vodného, stočného. Já bych prosil, aby se tady neříkaly takové věci, protože cenu vodného, stočného neurčuje stát, je to velmi různé v různých oblastech, kde jsou různé společnosti. Nestrašme lidi.

Prosím, nedělejme to, protože zbytečně tady vpouštíme ruchy do veřejnosti pomocí mediálního světa, v kterém jsme, ať chceme, nebo nechceme. Nedělejme to. Není to tak. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. My si velice dobře rozumíme. Ona je to malá novela právě proto, abyste to mohli tlačit tímto tempem. Kdyby to byla velká novela, tak mi věřte, že byste to neutlačili.

Ale proto je to ta malá novela. Ale já, když jsem říkala, a říkala jsem, že to je váš zájem, tak je to z toho zcela evidentní. Vy se to snažíte dotlačit do nějaké doby, a ta doba je strašně krátká, protože moc dobře víte, že pak dojde k tomu převolení, nebo respektive k té volbě nového generálního ředitele. A do té doby ta novela musí vejít v účinnost.

To opravdu ne. To je to, co jsem řekla. Jsou to zákony, na kterých vy máte zájem, jako to byl služební zákon, abyste měli neomezený počet politických náměstků, a bude to stát neskutečnou raketu peněz, tak toto je další zákon, na kterém máte zájem. My, jak říkal správně můj kolega Aleš Juchelka, my máme ty zájmy trošku jiné. A ne tyto.

Prosím, máte slovo.

Pokud vám to nestačí a pokud nejste schopen se aspoň trošičku nad tím zamyslet, tak potom chápu, že budete tady silou tlačit veškeré novely bez jakékoliv diskuse a budete se snažit mocensky uchopit cokoliv, co se potom nějakým způsobem v tomto státě mihne. Budeme mít Národní sportovní agenturu. V tuto chvíli máte Českou televizi a Český rozhlas. Takhle to prostě je. To jsou fakta a ta fakta žádnými vzletnými slovy, která vám už skoro nikdo nevěří, ohledně demokracie principu a hodnot prostě neokecáte. A ten váš je prostě malý, přízemní, vlivový, mocenský.

Děkuji, paní předsedající. Pěkný podvečer, vážení kolegové.

Každá vodohospodářská společnost rozhoduje o těch cenách sama.

To, že zde říkáte, že se zdraží o jednu třetinu voda, tak je prostě lež. Je to strašení, prosím, nepoužívejte to.